Jako druhý bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny navrhuji mimořádný bod s názvem Fialova vláda neřeší drahotu.

Toto je skutečná vizitka Fialovy vlády a její nečinnosti. A už opravdu poprosím, abyste se přesouvali do předsálí, nebo budu muset jmenovat jednotlivé poslance, kteří nedodržují klid tady v sále. To už se opravdu nedá. Prosím, pane předsedo, pokračujte.

Naše recepty jsou dlouhodobě jasné.

V Evropě to funguje. Jen vláda Petra Fialy z ODS a její poradci posílají dokonce veřejně občany na nákupy do Polska a vláda nedělá proti zdražování vůbec nic. Vláda naopak ještě plánuje výrazné zvýšení daně z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb denní potřeby, což povede jen k dalšímu zdražování, dalšímu růstu inflace a ke zhoršování sociální a existenční situace našich občanů. S tím samozřejmě SPD nesouhlasí, protože dneska drahota už je problémem pro miliony občanů České republiky, občané musí jezdit na nákupy levných potravin do Polska, ale i v Německu už jsou levnější, občané také hodnotí vyšší kvalitu, jenže tam mají třikrát vyšší příjmy!

Vláda, která rezignovala na řešení problémů občanů a své země, taková vláda je úplně zbytečná. Taková vláda je přece úplně k ničemu! Měli byste skutečně odejít a už to nechat někomu jinému. Takže já bych chtěl dát jako bod číslo 2, mimořádný bod na schůzi této Sněmovny, bod s názvem Fialova vláda neřeší drahotu, protože si myslím, že je potřeba, aby občané slyšeli tu veřejnou debatu.

Děkuji za pozornost.

Vé čtyřky sám, anebo se minimálně k těmto zemím přidá. Jsme rádi, že probíhají kontroly tohoto zakázaného obilí, zatím na našem území nebyla identifikována nějaká problematika, ale co je možná málo známé, že velká část těchto obilovin nemá pouze původ z Ukrajiny, protože Ukrajina predikovala, že nebude schopna dostát svým závazkům, a tudíž jí chybí dostatek, množství obilí, kterým by vykryla požadované zakázky, takže se jedná o původ zboží z Ruské federace.

Děláme primární chyby a neochraňujeme evropský trh.

Děkuji vám za pozornost. Já to samozřejmě navrhnu pak následně při hlasování, sama to učinit nemohu, nicméně zaznamenala jsem váš návrh. Nyní vystoupí paní poslankyně Adámková se svými návrhy. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Já tady krátce zdůvodním, říkám to tedy už asi posedmé, ale stále narážím na zeď.